Je to bod, tuším, 4, který prodlužuje Radě pro rozhlasové a televizní vysílání lhůtu k předložení výroční zprávy o dva měsíce. Striktně legislativně vzato, tento bod je přílepek. Já s tím věcně nemám problém.

Já jsem koneckonců pro to také hlasoval. Ale fakticky to s danou materií nikterak nesouvisí, a tudíž je to přílepek. Uvidíme, co nám na to řekne naše legislativa. K tomu, co se zde mluvilo o digitalizaci. Já si nemyslím, že to, že Český rozhlas nevysílá terestriálně digitálně, je vina Českého rozhlasu. On by mohl vysílat poměrně velmi rychle, ale nebudou příjemci, neboť není dostatek přijímačů, nejsou v autech přijímače, nejsou na trhu přijímače, takže to není pouze otázka Českého rozhlasu, ale také těch výrobců.

Děkuji. Já děkuji. Nikdo, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova, zda je zájem. Děkuji. Kolegyně, kolegové, já chci jenom upozornit, že se jedná o pouhou technickou novelu, tedy nikoliv o rozšiřování nové sítě, ale pouze o rozšíření možností příjmu již existující stanice mluveného slova Český rozhlas Plus na VKV nebo FM. Nejde tedy o žádné rozšiřování nové sítě. A mohu tedy ujistit také, že nepůjde o jakékoli zasahování nebo omezování rozsahu jiných stanic. Nevidím tedy důvod k prodloužení lhůty o třicet dnů, protože jde pouze o technickou novelu. Já děkuji a nyní prosím o závěrečná slova pana zpravodaje. Děkuji, vážená paní předsedající. Já bych chtěl jenom shrnout rozpravu a návrhy, které zazněly, o kterých bychom měli hlasovat. Pan poslanec Fiedler navrhl návrh na zamítnutí, takže o tom bychom měli hlasovat, přikázat volebnímu výboru a případně prodloužit lhůtu o 90 dnů, jak navrhl pan poslanec Birke. To jsou tři hlasování, která bychom měli absolvovat.

Ne, dobrá. Děkuji.

Takže o 20 dnů. Můžu vás poprosit, pane poslanče? Já se omlouvám...

Otevírám znovu rozpravu. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Děkuji, paní místopředsedkyně. Můj návrh je v případě, pokud zákon projde do druhého čtení, žádám Sněmovnu o prodloužení lhůty z řádných 60 dnů o 20, to znamená na 80 dnů. Děkuji. Já též děkuji. A nyní tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který zde padl v obecné rozpravě. Zahajuji hlasování a táži se kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 64, do kterého je přihlášeno 141 přítomných. Pro 10, proti 123 poslanců. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání volebnímu výboru. Já se ptám, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání. A ještě zde máme jedno hlasování o prodloužení lhůty pro vyjednávání je výborech o 20 dnů.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat a lhůta pro projednání ve výborech je prodloužena o 20 dnů. Děkuji.